Jedná se o zákon o zdravotnických prostředcích. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Máme 13 pevně zařazených bodů. Můžeme pokračovat.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Jde o zákon o prekurzorech výbušnin pana ministra Mládka. Kdo je pro pevné zařazení bodu? Děkuji vám. I tento bod byl pevně zařazen.

Ne, šestnácti, protože tam je pan ministr Chovanec ještě v zařazení mimo písemný podklad. Ano?

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ptám se, kdo je pro. Jde o novelu zákona o zaměstnanosti. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento bod byl pevně zařazen.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. I tisk číslo 144 je pevně zařazen.

Kdo je proti? Děkuji vám.